Myslím si, že by nám mělo jít o to, abychom tím, že udržíme objem prostředků, které jdou do vysokého školství, současně při poklesu počtu studentů vytvořili větší předpoklady pro zvýšení kvality veřejného vysokého školství v naší zemi. Hlásím se jako předseda vlády k myšlence udržet objem výdajů na veřejné vysoké školy v příštích letech alespoň na úrovni výdajů, které byly realizovány v roce 2015, a současně bych byl velmi rád, kdybychom udrželi konsenzus, pokud jde o podobu novely zákona o vysokých školách, a v okamžiku, kdy ten návrh bude předložen do Poslanecké sněmovny, abychom ho tady projednali způsobem, který nám umožní vést s vysokoškolským prostředím a s akademickou obcí nadále produktivní dialog. Táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče.

Já jednak děkuji za to přání a jednak souhlasím s tím, že o kvalitě nerozhoduje jenom množství finančních prostředků. Myslím si, že na tom se jednoznačně shodneme. Také souhlasím s tím, že ta částka, která byla zřejmě někde zmiňována, těch necelých 22 miliard korun, rozhodně nejsou všechny finanční prostředky, které tečou do veřejných vysokých škol. V té částce například nebyly zahrnuty investiční dotace, které jsou poskytovány do veřejných vysokých škol, takže ta částka samozřejmě nezahrnuje veškeré finanční prostředky.

A pokud by to přispělo, pokud budeme schopni zpřesnit pravidla pro poskytování akreditací, posílit kapacity a posílit nezávislost tohoto systému akreditací, tak si myslím, že by to mohl být jeden z prvků, který by mohl do budoucna zvýšit tlak na kvalitu vzdělávání v České republice. Čili pokud by ta novela pomohla alespoň v této oblasti, pak si myslím, že bude užitečná. Děkuji. Nyní prosím druhého v pořadí, tím je pan poslanec Ladislav Šincl, aby přednesl svou interpelaci na pana premiéra. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, nedávno se mi dostal do rukou velice rozhořčený otevřený dopis Sdružení hornických odborů adresovaný předsedovi vlády České republiky. Tento dopis se týká hlavně problematiky předčasných hornických důchodů. Mimo jiné jste v tomto dopise obviňován z toho, že údajně nevnímáte, jaký je věk dožití horníků, a ignorujete veškeré zpracované studie, že nechcete slyšet, jaký je zdravotní stav horníků, počty chorob z povolání, obecných chorob a další poškození zdraví, a prý vůbec nemáte ponětí, v jakých podmínkách se na šachtě pracuje. Dokonce z vašich úst prý zaznívají slova o diskriminaci ostatních skupin. A co je hlavní, že prý neplníte sliby, které jste dal mimo jiné i hornickým odborům. Já vás znám, a proto těmto obviněním nevěřím. Nejste stejný jako ministr Andrej Babiš, který minimálně třikrát horníkům slíbil ve věci dřívějších důchodů svou podporu, a pak poslal hornickým odborům přes svého náměstka Gregora dopis, kde otočil. Nyní jen v této věci mlží a ke svým slibům se už nezná. Věřím, že jste jiný než on. Věřím, že vy své sliby plníte, a proto bych po vás chtěl tady v přímém přenosu, abyste přímo odpověděl všem horníkům, jak to je, na rovinu, bez vytáček, jak je v hornickém prostředí zvykem. Abyste tuto náročnou práci pochopil, bylo by určitě dobré, kdybyste mezi horníky přijel, sfáral do dolů a zblízka se podíval, jak náročná práce to je. Pak jistě pochopíte, že je úplný nesmysl, aby horníci odcházeli do důchodu například v 65 letech, když průměrná doba dožití horníka je 58 let. Zajímalo by mě, zdali mezi horníky se přijedete podívat. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Je vyostřená mimo jiné v důsledku toho, že v uplynulých letech došlo k výraznému poklesu cen černého uhlí.

Platí, že obdobným problémům čelí také polské státní těžební společnosti na druhé straně hranic. Prostě pokles cen energetických surovin výrazně zasáhl těžební průmysl jak na moravskoslezské, tak na polské straně. Vláda v minulých měsících hledala možnosti a i nadále hledá možnosti, jak toto sociální napětí snížit. Jednou z těchto možností, která se samozřejmě týká také otázky snižování počtu zaměstnanců v OKD, je možnost předčasného odchodu do důchodu u části stávajících horníků. Ministerstvo práce a sociálních věcí a já jsem rád, že paní ministryně Marksová je v tomto směru aktivní předložilo v prosinci loňského roku dva konkrétní materiály, které se týkají té problematiky odchodu horníků do důchodu. Tím prvním materiálem, který se projednává, je novela nařízení vlády číslo 363/2009.

Tato novela má odstranit ze stávajícího nařízení vlády pravidlo, že podmínku potřebného počtu směn bylo nutno splnit do roku 2008.

Tato novela už byla zařazena na projednání ve vládě, byla projednávána 9. února letošního roku. Jednání bylo přerušeno. Bylo přerušeno na základě připomínek, které dalo Ministerstvo financí. V tuto chvíli probíhá vypořádání připomínek mezi Ministerstvem práce a Ministerstvem financí a následně o této věci vláda rozhodne. Pokud jde o můj osobní názor, já jsem připraven hlasovat pro schválení tohoto nařízení vlády. Domnívám se, že počet případů, kterých se bude týkat, i rozpočtové náklady, které s tím jsou spojené, jsou uměřené a přijatelné a jsou pro stát akceptovatelné. Současně přijetí tohoto nařízení by skutečně mělo umožnit odstranění alespoň části sociálního napětí, které v regionu severní Moravy existuje. To druhé téma je novela zákona o důchodovém pojištění. Novela byla zatím projednána Legislativní radou vlády. V současné době Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na připomínky Legislativní rady vlády. Mimo jiné se připravuje nová verze důvodové zprávy.